Děkuji.

Děkuji za slovo.

Je nám jasné, že nic není zadarmo.

Prosím o zvážení tohoto návrhu, byť vím, že je to na poslední chvíli, ale už jsme toho schválili hodně na poslední chvíli a zrovna tohle si myslím, že by pro společnost jako celek dávalo smysl. Děkuji. A nyní tedy ty přihlášky z místa.

Tak abychom věděli, že to sekáme jako cvičky. My ten zákon podpoříme, ale chci říct tři poznámky. Za prvé, my jsme vědomě rozhodnutím, změnou zákona snížili příjmy zdravotního pojištění u živnostníků. My jsme v té době navrhovali, abychom to automaticky kompenzovali ze státních peněz, ať už já, nebo návrh pana poslance Válka a pana poslance Kalouska. Tak pan ministr řekl nesouhlas.

Takže minimálně v té části příštího roku je to pouze PR bez jakéhokoliv zdůvodnění. Možná je ta částka dobře, možná je příliš vysoká, možná je příliš nízká. Já myslím, že nikdo z nás v této chvíli asi kromě pana premiéra a těch, kteří potom jako slepě za ním jdou není schopen tu částku obhájit, proč je to tolik, proč to není o něco méně nebo o něco více. Nevíme, jaká bude zaměstnanost, nevíme, jaké budou platy. Kromě toho, že pan premiér se celý den tomu věnoval. Vy jste přece tvrdil, že ano. Tak vaše vláda, pardon. Ano, vy jste byl proti, ale vaše vláda jako celek většinově byla pro.

A jste si jistí, že je ta částka dobře? Za ten letošní rok si myslím, že při znalostech dnešních je ta částka přibližně dobře. Navíc říkám, minimálně 10 miliard jsme odebrali my rozhodnutím Sněmovny a Senátu.